Jen znovu řeknu a zdůrazním, že společný cíl všech programů bylo udržet vysokou zaměstnanost.

Pro zaměstnavatele, kteří neztratili vysoce kvalifikované, a pro jejich firmy a pro obnovení chodu jejich firem důležité zaměstnance. Velká debata zde byla kolem těch tzv. dohodářů.

Musím říci, připomenout, že dohoda o provedení práce znamená 300 hodin ročně. A dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena do výše v podstatě polovičního úvazku. Dohody jsou a vždycky byly v zákoníku práce pouze doplňkovým způsobem zaměstnávání a nejsou hlavním způsobem zajištění zaměstnanců v rámci firmy. Když už firma nechce mít své vlastní zaměstnance v plném pracovním poměru, tak většinou objednává zakázky u živnostníků.

Dá se předpokládat, že část toho jsou matky s rodičovským příspěvkem a část je opravdu bez příjmu.

Řešení, která vláda přijala pro tyto lidi, kteří pracují a pro které skutečně dohody o pracovní činnosti či o provedení práce byly zásadním příjmem, jsou následující: mohou samozřejmě požádat o podporu v nezaměstnanosti anebo mimořádnou okamžitou pomoc, pravidelné dávky hmotné nouze státní sociální podpory. Ale nelze to dělat plošně, viz statistika, kterou jsem citovala. Při nepřidělení práce při výpadku příjmů skutečně je doporučení, a já ho znovu opakuji, požádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

Ještě možná větičku.

Odbočím, protože média veřejné služby jsem vždycky bránila a bránit budu jako princip. Oni musejí udělat ten referenční rámec pro dostupnost objektivních informací, pro kvalitu těch pořadů, včetně zpravodajství. Ale bylo by velmi dobře, kdyby když už uvádějí případy jednotlivých lidí, kdyby se také ptali druhé strany, jak to vlastně v těch kterých případech je.

Nesouvisí s mimořádnou okamžitou pomocí způsobenou ztrátou výdělku.

Já jsem přesvědčena o tom, že je potřeba být spravedlivý, že je potřeba udržet zaměstnanost, postarat se o zaměstnance. Není skutečně důvod, aby se některá skupina preferovala na úkor jiné. Je potřeba pomoci všem, a odpovídajícím způsobem.

To říká sociální demokracie dlouhodobě a také jsme se vždycky snažili, aby to takto v České republice fungovalo. To, že nejsou tisíce mrtvých v České republice tak jako mnohde jinde, je díky tomu, že okamžitě začala fungovat státní správa.

A samozřejmě všech dalších opatření, která vláda přijímala.

Na těchto lidech to stálo a stojí. Možná nebylo všechno dokonalé, tak jako nikdo z nás není dokonalý. Je důležité se ale poučit. Je důležité se připravit na to, že se něco takového může opakovat. A já nechci mluvit o druhé vlně, ale nevíme. Může přijít jiný bacil, může přijít vir, může se skutečně stát něco, co v téhle chvíli neumíme předvídat.